A podívejte se, kde to funguje. Protože na jedné straně si také musíte uvědomit, jak to dopadne. Jak je budete rozlišovat? Já jsem měl takové sousedy.

A ti, kteří nejsou nějakým způsobem schopni se přizpůsobit, tak samozřejmě musí narazit. Nelze pouze dělat to, že řeknete: všechno je špatně.

Pan poslanec Rais svou poznámku stáhl. Ano a pak je na řadě paní poslankyně Aulická, pokud nevzplane nová bitva faktických poznámek. Děkuji, pane předsedající. Není to jednoduché.

Aby bylo normální chodit do školy, normální pracovat, neubližoval těm, kteří si to nezaslouží, ale zároveň napravil ty pocity nespravedlnosti, které mnozí z nás zažívají. A ta problematika není černobílá. Není jednoduchá. Já jsem za dva roky ministrování objela desítky vyloučených lokalit.

Prosím, pokračujte.